Nebo další věc. Návrh důchodové reformy. Budeme na něj tlačit.

Ale my je nechceme hodit přes palubu. Tak se pojďme do toho pustit. Znovu vás k tomu vyzýváme. Občanská demokratická strana je připravena hledání rozumné důchodové reformy pro lidi mladší čtyřiceti let podpořit. Další věc. Já se opravdu bojím, že tady promrháme další čtyři roky.

A znovu říkám, pokud jde o snižování byrokracie, pokud přijdete s něčím, co výrazně ulehčí občanům život, co znamená snížení byrokracie ze strany státu, tak to my občanští demokraté samozřejmě rádi podpoříme. A nakonec, dámy a pánové, rozpočet. Myslím, že v této republice už nenajdeme nikoho, snad kromě paní ministryně financí, ministrů a některých poslanců vládní většiny, kdo by skutečně věřil tomu, že současné nastavení rozpočtu a jeho mandatorních výdajů je udržitelné a že je kompatibilní s nějakými vyrovnanými rozpočty, o kterých jste donedávna ještě opakovaně mluvili. Nevěří tomu ekonomové, nevěří tomu bankéři, nevěří tomu Nejvyšší kontrolní úřad. A já si tak trochu myslím, že tomu nevěří ani velká většina ministrů a vládních poslanců.

A znovu říkám, my v Občanské demokratické straně jsme připraveni takovouto debatu podpořit a podpořit také rozumné návrhy, se kterými jste přišli.

A pokud jde o EET, tak to dnes zopakuji, někteří tomu možná nevěříte, ale já to zopakuji velmi nahlas. Pokud nám lidé dají důvěru, tak slibuji, že tyto absurdní věci, kterých jsme tady svědky, jednoduše zrušíme. My nepřipustíme dál, aby stát otravoval drobným živnostníkům život.

A já považuji za ostudné, aby stát právě takovéto lidi sekýroval, dohlížel na ně, shromažďoval o nich informace a choval se k nim jako k potenciálním zlodějům, podvodníkům a zločincům. A i když vás o tom nepřesvědčím, tak jsem to chtěl ještě jednou zkusit, chtěl jsem vám to znovu zopakovat, chtěl jsem vám to říct a chtěl jsem vám také samozřejmě sdělit to, co už víte. Že Občanská demokratická strana nejen že tuto věc nepodpoří, ale že po příštích volbách EET zrušíme.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Jediný důvod, proč to hnutí ANO předkládá, je, aby se Andrej Babiš mohl tvářit jako ten nejlepší výběrčí daní ve vesmíru, že teď dělá to opatření, které bohužel nemůže fungovat, protože není žádným způsobem vymahatelné. Současně ve skutečnosti je daleko větší problém naší ekonomiky ne to, jakým způsobem podnikají živnostníci a kolik platí na daních, ale ten reálný problém je způsob, jakým dotujeme ty největší korporace, jakým způsobem se ty největší korporace vyhýbají placení daní. Z tohoto důvodu bych chtěl navrhnout přerušení tohoto tisku do chvíle, kdy holding Agrofert přestane pobírat dotace z veřejných prostředků. Děkuji za podporu tohoto návrhu. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Předtím vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Návrh je hlasovatelný.

Zagongoval jsem. Počkám, až se ustálí počet přihlášených.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Nyní můžeme tedy pokračovat vystoupením pana poslance Václava Klause. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den. Já vystoupím jenom krátce, a to tématu daní a živnostníků.

Až v září budou fungovat i veškeré odborné komise nové parlamentní strany, navrhneme, aby živnostníci do jednoho milionu korun neplatili daně žádné. Protože výběr těchto daní stojí více peněz než tolik, kolik se vybere. To je můj postoj k této věci. Děkuji.

Prosím, pane poslanče máte... ještě ne. Prosím sněmovnu o klid.

Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Dnes nebudu mluvit tak dlouho.